Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Dnes bychom měli pokračovat dalšími body podle schváleného programu 6. schůze. To znamená bod první, druhé čtení, a body z bloku prvního čtení. Ale nejprve se samozřejmě zeptám, zda si přeje někdo vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu 6. schůze. Vidím pana předsedu Faltýnka. Předávám mu slovo.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Důvodem je dnešní nepřítomnost z pracovních důvodů paní ministryně Šlechtové a současně činím tento návrh po dohodě a po projednání s předkladatelkou tohoto zákona paní Janou Černochovou. Dále s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za chvíli začne druhé čtení.

To znamená, dneska by proběhlo druhé čtení vládního návrhu zákona a ty další dva by byly v jednom bloku příští středu odpoledne.

Ještě si někdo přeje vystoupit s návrhem na změnu schváleného programu 6. schůze? Budeme hlasovat o návrzích, které zazněly, v pořadí, ve kterém byly předneseny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda Stanjura. Zahajuji hlasování.

Je někdo proti? Návrh byl také přijat. Tím jsme se vypořádali s návrhy na změnu schváleného programu 6. schůze a můžeme pokračovat.

Nyní je přítomen.